Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 175 poslanců, pro 70, proti 32. Tento návrh nebyl přijat. S přednostním právem pan místopředseda Okamura. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl sdělit, že my na základě tohoto hlasování se pokusíme vyvolat na toto téma mimořádnou schůzi. A protože toto téma je tak závažné a my se podíváme na sjetinu hlasování, kdo z vás hlasoval pro, kdo byl proti, kdo se zdržel. Tady je vidět jasně, kdo hájí zájmy občanů České republiky a kdo ne.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane místopředsedo. Nyní budeme hlasovat o pořadu. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Myslím, že je dobré uvést tuto problematiku do souvislostí. Zítra bude zasedat výbor pro evropské záležitosti, kde bude hlasovat o mandátu pro jednání premiéra.

S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Je to škoda.

A kde jinde než tady?

To už bude hotovo. Už bude pozdě. Teď je ještě čas něco udělat. Většina z vás to udělat nechce.

Je to den před nástupem nové vlády, a vládní strana je proti. Vůbec tomu nerozumím. S přednostním právem pan místopředseda Okamura. Vážené dámy a pánové, mě to také překvapilo, co tady bylo řečeno.

Nevím, proč to téma je třeba schovávat na výboru. To jsem opravdu vůbec nepochopil. Takže já si myslím, že je to tak závažné téma, že bychom ho měli projednat tady v Poslanecké sněmovně na plénu.

Nic víc, nic míň. Chtěli jsme jen diskutovat, není žádný problém. A myslím, že je to závažné téma. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek, poté pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji. Dvě věci.

Ale zcela odmítám to, že se jedná o schovávání tohoto tématu do výboru pro evropské záležitosti, protože se jedná o standardní projednávání evropské agendy na tomto výboru. Stejně tak jako to bylo v předchozím období jednání Poslanecké sněmovny, že řada agendy se projednávala pouze na půdě tohoto výboru.

Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický, poté pan místopředseda vlády Bělobrádek. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se také přimlouval za to, co tady zaznělo od mého bezprostředního předřečníka.

Stejně tak bych se zastal i projednání v příslušném výboru. Já si nemyslím, že to je moudré.

Věřte mi, že se na to připravuje velmi pečlivě. Také proto je zítra ten výbor. My rozhodně nebudeme slepě naskakovat do nějakých vlaků, které by nás vezly, kam nechceme. Bude to i předmětem programového prohlášení. Ta má být předmětem diskuse při pracovní večeři ve čtvrtek večer bez toho, aniž by se přijímal nějaký materiál.

Já vám děkuji, pane ministře.

Můžete si také ověřit, jak to ve výboru proběhlo.

Já myslím, že je to zcela jasné. Od toho ten evropský výbor je, protože jestli všechno budeme tahat sem, tak nebudeme dělat nic jiného, protože když se podíváte, kolik oni měli zasedání, kolik probrali právních předpisů, tak to bychom skutečně nedělali nic jiného.